Dnešní projednávání je, myslím, promarněnou příležitostí. Je promarněnou příležitostí k tomu, abychom tady předložili skutečně komplexní řešení a komplexní balíček, který jak bylo avizováno nám řekne, kde budeme za pět let, kde budeme za deset let. Ale když si neuvědomíme ty bilance, které tady máme k dispozici, to znamená, jaká paliva jsou a jaké spotřeby máme, tak si myslím, že je před námi další přiznání, které tady musíme udělat, a já se nebojím ho za sebe udělat veřejně. Nemohu tady mluvit za klub, kluby politických stran, jako moji předřečníci. Myslím si, že si musíme uvědomit, že bez využívání uhlí a zemního plynu prostě tu situaci nezvládneme. A proč ta promarněná příležitost? No, protože jsem si myslel, že v rámci úsporných tarifů tady dokážeme předložit daleko širší obsáhlejší úpravu jak zákona o ochraně ovzduší, horního zákona, stavebního zákona a tak dále, protože například je třeba si tady přiznat další věc, že minimálně do dalších dvaceti let prostě nepostavíme nový jaderný zdroj, do pěti šesti let nepostavíme nové plynovody, nepostavíme dokonce ani rozumné vodní cesty nebo nezajistíme rozvoj obnovitelných zdrojů. A když jsme u rozvoje obnovitelných zdrojů, tak si musíme říct, jakou situaci vlastně řešíme, co tady chceme řešit tím balíčkem. Chceme řešit ceny, dostupnost energií nebo soběstačnost? Například rozvojem obnovitelných zdrojů se dostaneme do situace, kdy ceny energií se ještě zvýší, tentokrát ne v ceně silové energie, ale nepochybně se zvýší část distribuční, jak jsme toho svědky v Německu.

Máme tady další dobrý počin této novely, to znamená, to je ta situace předcházení stavu nouze.

To myslím, že je třeba tady také v tomto kontextu říct, a není to už také tajemství. Ta vyhláška se připravuje a přispěla k tomu už před dvěma měsíci usnesení jak hospodářského výboru, tak výboru pro životní prostředí.

Je to záležitost, která vznikla někdy v poledne včera, kdy do pozměňovacích návrhů se protlačil takový nešvar, kdy ten pozměňovací návrh, který vlastně hovoří řekněme o podpoře zákazníků, kteří odebírají i teplo z CZT, když už se na ně zapomnělo před těmi čtrnácti dny nebo třemi týdny, tak teď tento pozměňovací návrh měl ambici toto dohnat a dát je na stejnou úroveň jako zákazníky, kteří vyrábějí teplo z plynu nebo z elektřiny.

Děkuji.

Pan ministr.